Ano, to je procedurální návrh, o kterém bych měl nechat hlasovat bez rozpravy a hned potom dám slovo panu předsedovi Kováčikovi.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Děkuji pěkně za slovo a přeji hezký den všem, kteří jsou zde přítomni a kteří berou poslanecký, potažmo ministerský mandát nebo ministerské postavení jako něco vrcholného, co nás může v životě potkat, vrcholnou službu své vlasti a svému národu. Při této příležitosti bych se chtěl velmi hlasitě ohradit proti tomu, co tady od rána sledujeme. To množství omluv z pracovních důvodů zejména z řad členů vlády mě právě vede k tomu protestu, protože, nezlobte se na mě ale jaké jiné pracovní důvody může mít člen vlády, tedy myslím pracovní důvody neúčasti na zasedání Poslanecké sněmovny v den interpelací, může mít člen vlády, než být tady, sedět ve Sněmovně, protože Sněmovna je ta, která vládu kontroluje? Zatím jsem si nevšiml, že by náš způsob parlamentní demokracie zvolil jinou cestu, zatím je to tak, že vláda je odvozena od Sněmovny, a tudíž je Sněmovnou kontrolována, a interpelace jsou jednou z mála vzácných příležitostí, kdy Sněmovna, včetně tedy poslanců a poslankyň z opozičních lavic, může vládu konkrétně prostřednictvím interpelací na jednotlivé ministry, případně na předsedu vlády, kontrolovat. Proto mě zaráží to množství omluv.